Pan kolega Jurečka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil o tom, proč nevystoupí pan ministr Arenberger. Vinohrady dostaly a on se do Vinohrad vrátí, až ta jeho krátká ministerská mise skončí. On je teď spokojen. Možná trochu zapomíná na to, že jako ministr už by neměl myslet jenom na svoji nemocnici, ale měl by myslet především na to, jestli segment zdravotnictví byl uspokojen a jestli takto rozdělované dotace umožní, aby se rozvíjel napříč regiony a podle potřebnosti. Já si vám dovolím tady přečíst to, co si o dané věci myslí hejtmani. Toto je konkrétně dopis pana hejtmana Půty, ke kterému se my jako klub Starostů a nezávislých připojujeme.